Jak se tady kolegové dostali k tématu léto nebo jaké je roční období.

Ve zdravotním pojištění opravdu se stalo to, co jsme tady nepředpokládali ani my, to znamená, že v první chvíli nám právníci nechtěli uznat výklad. Je to možná tím a kolegové, kteří jsou znalí práva, vědí že právní názor může být různý.

Takže jsem ráda, že teď snad už je odstraněn, protože pro vaši informaci by se mohlo říci, že ten zájem byl opravdu ne úplně tak, jak jsme očekávali.

Pojišťovna má zase možnost udělat tam určitý splátkový kalendář, čili je možné také vyjít vstříc.

Co se týče zvýšené odměny exekutorům, padla na to otázka na tiskové konferenci po správní radě v pondělí od novinářů, kteří sledují tuto problematiku.

Není tady již, domníváme se, dneska problém u zdravotního pojištění. Alespoň doufáme, že ho opět nikdo nenajde, doufám, že právníci už tam nebudou mít jiný právní názor, protože to by nám tam nebylo úplně příjemné. Děkuji kolegům, kteří se ujali té přepracované verze, jsem ráda, že jsme ji dneska mohli projednat, a doufám, že tam asi bude opravdu shoda. Děkuji a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě? Nevidím nikoho. Tímto tedy končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit? Prosím, máte slovo.

A protože jsem tu už třetí volební období, tak si dovolím říct takové zobecnění, proč si myslím, že k tomu například u tohoto zákona došlo a vůbec dojít mohlo. Myslím, že tu nejsme voleni proto, abychom se tu navzájem milovali, ale nejsme také sem voleni proto, abychom se navzájem nenáviděli. Když zakladatel tohoto státu, náš první prezident, řekl: Demokracie je diskuse, tak když to volně přeložím do našich prostor, tak to znamená: Jednat, jednat a ještě jednou jednat! Tento zákon se nezrodil tak, že byla okamžitě shoda na jeho znění, ale jednalo se, jednalo se a jednalo se. On řekl naopak: Do zbraně, do zbraně, do zbraně! Pokud nebudeme jednat, jednat a ještě jednou jednat, tak se nám také může stát, že přivoláme jiného Dantona, který bude volat: Do zbraně, do zbraně a ještě jednou do zbraně a bude vyslyšen. Takže si dovolím takovou výzvu, jsem už tu potřetí: Jednejme, jednejme, jednejme, možná dosáhneme lepších výsledků, než tato Sněmovna doposud dokázala dosáhnout. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo. Nicméně dovolte mi poděkovat za příspěvky v rozpravě. Já jsem pečlivě poslouchal a myslím si, že projednávání tohoto zákona je ukázkou toho, že když umíme spolu komunikovat, a to dopředu i při té přípravě, jsme schopni jako Sněmovna tady poměrně efektivně a konstruktivně také rozhodovat. Budiž nám to pozitivním příkladem do dnů příštích.

Není to tak.

A druhá věc, abyste se měli na co těšit: na podzim nás čeká ve Sněmovně debata o novele insolvenčního zákona a to je možná ten proces oddlužení, kam bychom se měli snažit dlužníky nasměrovat, protože to dává větší smysl a větší logiku. Na tom budeme i jako podvýbor tady v Poslanecké sněmovně pracovat. Já vám děkuji za diskusi a děkuji také za váš pozitivní přístup teď k hlasování o milostivém létu II, o té šanci, jak se dostat z dluhových pastí. Děkuji a nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.